3. Tady Ministerstvo vnitra doporučuje v poznámce pod čarou konkretizovat odkaz na jiný právní předpis, kterého se ustanovení dovolává. Opět to nebylo akceptováno.

Ony se na to de facto odvolávaly, nebo měly, pochybnost dvě instituce. Jednak Svaz měst a obcí, o tom tady hovořila i kolegyně přede mnou, a stejně tak se na RIA odvolávalo Ministerstvo financí, které požadovalo doplnit do materiálu všechny výdaje vyvolané přijetím předloženého návrhu tak, aby bylo zřejmé, že budou pokryty v rámci rozpočtovaných prostředků a stávajícího personálního zabezpečení kapitoly Ministerstva spravedlnosti. Škoda, že tady není pan ministr financí, protože si myslím, že to je také otázka, na kterou bychom se měli ptát ministra financí, jakým způsobem bude toto zabezpečeno. Z hlediska Ministerstva spravedlnosti tento požadavek byl akceptován, jak tady stojí, a píše se, že důvodová zpráva bude ve smyslu připomínky doplněna. Jinak ten požadavek na náklady byl pro Ministerstvo financí připomínkou zásadní. Podle našeho názoru závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace RIA, o tom tady už hovořil pan ministr, dostatečně nezohledňuje dopad do činnosti soudů.